Nyní pan poslanec David Kasal s faktickou poznámkou. Děkuji za slovo.

Nyní faktická poznámka pana poslance Bláhy.

U nás se nestane, že by byly dva svátky po sobě, kdy by bylo zavřeno. Tak to máme zatím zavedeno. Ano, omlouvám se, Vánoce, ale ty byly vždycky.

Nikdo nemá otevřeno! Tak pro koho jsme ty svátky navrhovali? Jenom pro sebe?

Proč to neuděláme? Navrhněme si práci ve svátek taky, jako to navrhujeme těm druhým. Uvědomte si a zkuste si žít životy těch lidí. Oni mají volno třeba jenom v pondělí a celý týden jsou v práci. Takových lidí je!

Takže ty svátky jsou dělány pro ty lidi, u kterých si společnost může dovolit to, že oni po tu dobu to volno budou mít. Jsou opravdu profese, u kterých potřebujeme, aby měly nějakou pohotovost.

Pane poslanče, máte slovo.

Protože co jiného udělal předkladatel tohoto návrhu? Vykostil původní návrh a ten původní návrh zavádějící svátky je vlastně bezzubý.

Přijde kontrola jak to, že máte otevřeno ve svátku? V ten moment jakákoliv sankce je mimo a on čile bude prodávat maloobchodu. Jinými slovy, když to definujete, tak jak to předkladatelé napsali, tak jasně návrh na zrušení toho zákona, kterým by mohli předpokládat, že narazí, udělali vlastně jinými slovy ve svém materiálu. Protože oni to dokonce i přiznávají částečně v důvodové zprávě. Oni tam totiž píší, že zákon o živnostenském podnikání definuje velkoobchod jako činnosti spojené s nákupem a prodejem zboží za účelem jeho dalšího prodeje a k další podnikatelské činnosti. Zapomínají ale na to, že velkoobchod není určen pro prodej konečnému spotřebiteli. Kdyby ji tam dali, to znamená, že se to vztahuje na velkoobchody, kde není umožněn prodej konečnému spotřebiteli, potom by to bylo logické a všechny argumenty, která tady dávali, by byly plně platné. Ale máte dneska takovýto velkoobchod, který neumožňuje takovýto prodej? Já ho osobně neznám.

Všechny ostatní dělají službu jak konečnému spotřebiteli, tak podnikateli.

Považuji tedy ten návrh, který je předložen, jako snahu tento zákon vykostit, obejít a umožnit těm, co jsou nad 200 metrů, volný prodej bez jakýchkoli omezení. Protože není tady přesná definice velkoobchodu a v té definici, jak je určena v tomto zákoně a jak je určena z živnostenského zákona ve zkrácené verzi dle důvodové zprávy, prostě ten zákon přestane platit.

Jsem rád, že nejsem jediný, který přišel a do systému vložil návrh, aby se všechny svátky, které máme, staly svátky volnými. Čili budeme potom v rámci třetího čtení o tom rozhodovat a budou dva totožné návrhy.